Ale jsou ve zdravotnictví k tomu potřeba peníze i vzhledem k té inflaci, ke zvyšování nákladů, ke zvyšování vstupů, které nejen zdravotnictví provází.

A to ani jsem ještě nehovořil o tom, že vláda přišla s tímto návrhem ještě před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. To znamená předtím, než do systému zdravotnictví nám tady přišly statisíce ukrajinských migrantů. A přesto na snížení těch peněz trváte. Takže teď tady nebudu rozebírat problematiku ukrajinských migrantů, kteří jsou pro vládu Petra Fialy na prvním místě, a vláda kašle na české občany, těm nepomáhá, pomáhá Ukrajincům. Ale teď tady hovořím o tomto vlastně nesmyslu, který vlastně časem přišel během letošního roku, že přestože přišlo mnohem více pojištěnců a jsou to především státní pojištěnci, to znamená ti, za které platí stát, tak vy nadále trváte na tom návrhu, kterým jste chtěli snížit zdravotní péči českým občanům ještě letos v únoru před tou krizí.

A tady právě neobstojí ani ten argument ohledně těch rezervních fondů.

No, to jste ovšem ještě neřekli ty parametry, které bude mít ta valorizace. Takže i po té vaší valorizaci, která ovšem má být až od příštího roku, tak to bude méně, méně peněz ve zdravotnictví než těch 14 miliard, které odtamtud letos vláda chce vzít.

Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura. Faktická? Tak jenom pár poznámek. Pan předseda Okamura neměl čísla, když mu někdo psal ten projev.

Máme systém veřejného zdravotnictví.

On navrhuje zvýšit platbu za státní pojištěnce, to znamená i za uprchlíky. Současně ve svém vystoupení řekl, že navrhuje zvýšit daně zaměstnancům a zaměstnavatelům. Může si pak přečíst ve stenozáznamu svůj projev a nemusí pak pan předseda Okamura kroutit hlavou. Máme peníze jenom daňových poplatníků, nic jiného. Takže bavíme se o tom, abychom rozumně spravovali peníze daňových poplatníků.

Já bych poprosil pana předsedu Okamuru, aby si nechal zjistit, kdo je vlastníkem Německé pošty. On si myslí, že je to stát, evidentně z jeho vystoupení. Ano, je to úspěšná firma. Mimo jiné proto, že stát ji privatizoval.

Nyní s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Jakob a připraví se s faktickou pan poslanec Mašek. Děkuju.

Lež!

Protože tady zazní onen avizovaný pozměňovací návrh, který nevznikl pod tlakem opozice další lež protože to máme napsáno v programovém prohlášení vlády. Dojde ke zhoršení zdravotní péče? Lež! Obrovská lež, strašení lidí.

Ty obavy mají. Takže znovu připomínám, dostali jsme se na standardních 10 % HDP, vracíme to zpátky.

Také děkuji. Nyní je přihlášen s faktickou pan poslanec Tomio Okamura a připraví se s faktickou pan poslanec Brázdil.